Jestliže jsme nasměrovali evropskou podporu nejen do oblasti vyšší podpory živočišné produkce v České republice, ale také do oblasti ovoce a zeleniny, sadařství atd., tak k tomu se vytvářely podmínky několik let zpátky.

Myslím si, že koneckonců jste to říkali před volbami je třeba podpořit zejména farmy malé a střední, regionální potraviny, producenty, kteří potraviny vyrábějí doma, a ty vstupy co možná nejméně zatížit byrokracií, protože s sebou finanční prostředky alokované z Evropské unie a z České republiky nesou mraky byrokracie, kterou lépe zvládají velké firmy, ale ti malí na to nemají čas, zjednodušeně řečeno.

Nebudeme chtít výběrové řízení. No, to je přece logické a správné. Škoda, že v jiných oblastech resort Ministerstva zemědělství nedělá výběrová řízení. Mám teď na mysli Lesy České republiky, ale to je jiná otázka a asi jiný bod, který, doufám, se také dostane na jednání Poslanecké sněmovny, neboť stojí za vysvětlení, proč Lesy České republiky nedělají výběrové řízení na nákup uniforem za více jak nebo za dvě desítky milionů korun. Na závěr chci říci jenom tolik částky jsou tak obrovské a dopady zejména na malé zemědělce tak velké, že je nutné se dívat na efektivitu a případně na to, jak mohutně může masivní investice do dotací velkých projektů likvidovat ty malé. O tom jste se nezmínil, pane ministře.

Já vám děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím pan ministr vystoupí ještě v obecné rozpravě. Prosím.

To znamená, vyplácely se peníze zemědělcům, kteří na základě jasně definovaných podmínek museli dodržovat pravidla pro využívání pesticidů. To znamená, to nebyla přímá podpora, ale to byla, řekněme, kompenzace za to, že se nějakým způsobem více ekologicky chovají. To byla ta podpora.

To je, řekněme, ta dynamika navíc, která od letošního roku přišla.

Já vám děkuji, pane ministře. Eviduji dvě faktické poznámky.

Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, myslím si, že to, co tady říká pan ministr, je stoprocentní pravda.

Je to skutečně tak, že jak malí, tak střední a velcí zemědělci mají jednotlivé obálky, ve kterých se určitě najdou.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy řádná přihláška pana poslance Bendla.